Nerad bych jeden celý klub vynechal z hlasování, žel nemám jiný návrh, například na prodloužení přestávky od jejich koaličních kolegů nebo od jiných klubů, které třeba sledují stejný zájem.

Budeme v tuhle chvíli posuzovat návrh na vrácení do druhého čtení.

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prosím ji, aby oznámila postup při hlasování.